Nic z toho jste nám neumožnili. Prostě vaše dominantní postavení, vás 108 poslanců, kteří spolu držíte v té vaší pětikolce, neumožňuje vlastně opozici vykonávat řádně svoji práci. My máme velké spektrum našich voličů. A chceme řešit také v rámci možností své věci.

Mám zde další faktickou poznámku paní poslankyně Ožanová. Vážená paní předsedající, vážená jediná paní ministryně, pokud se dívám, ano, počet je správný. Nicméně k tomu nedošlo. Takže budu reagovat na energetiku. Víte, ta chvála energetiky, pana ministra Síkely, jak všechno dělal dobře a jak je to všechno skvělé...

Prosím vás, takhle spolupráce, nejen spolupráce, takhle práce ve Sněmovně vypadat nemá.

Děkuji za dodržení času. Paní poslankyně není přítomna. Další na řadě je pan poslanec Bělor. Než vám dám slovo, ještě načtu jednu omluvu.

A nezlobte se na mě, já vůbec nechápu, jak může někdo využít tuto terminologii na půdě demokratického státu, a ještě na půdě Poslanecké sněmovny.

Ale nezlobte se na mě, také existují urážlivá slova kulturněhistorická. A slovo nacistický prostě nemá zaznít na půdě Poslanecké sněmovny.

Proti tomu se velmi ohrazuji a chci poprosit, aby v budoucnu každý, kdo řídí toto jednání, a zazní tato slova, upozornil mluvčího, že taková slova se prostě na půdě Poslanecké sněmovny říkat nebudou.

A nevím, proč bychom nemohli v této situaci využít jednací řád Poslanecké sněmovny, který v § 13 přesně říká, jak se má postupovat.

Úplným závěrem chci ovšem říct ještě jednu věc.

Vaše vystoupení vyvolalo faktickou poznámku.

Paní poslankyně, máte slovo. Děkuji za slovo, paní předsedající.

On je řádně omluvený. Kdyby tady byl, tak zase budete mít řeči, že dělá kampaň. To už přece není normální tohleto!

Nebo ne? Děkuji. Děkuji za dodržení času. A další s faktickou poznámkou je přihlášen pan poslanec Králíček. Pane poslanče, máte slovo. Nebudu dlouze hovořit. Já bych jenom panu poslanci a ke kolegům ze STANu, až tady budou mluvit o tom, že je někdo osobní, že tu někdo někoho uráží, že ta debata je nekonstruktivní, tak si jenom uvědomte, kdo to začal. Děkuji. A další s faktickou poznámkou je přihlášen pan poslanec Vondráček.

Já jsem slyšel jenom tu výzvu k lepší politické kultuře. K tomu já se samozřejmě přidávám.

Takže pracujme na té kultuře. Ale opravdu já si pamatuju věci... Děkuji. Další s faktickou poznámkou je přihlášena paní poslankyně Válková. Paní poslankyně, vaše dvě minuty, máte slovo. Tak já myslím, že na neformálním setkání před Vánoci, kde jsme se setkaly s poslankyněmi napříč politickým spektrem, jsme se shodly na tom, že my většinou tedy hovoříme tak, aby to toho druhého neuráželo. Jinak mně se taky ten začátek velmi líbil, že máte důvěru v mandátový a imunitní výbor, pane poslanče, prostřednictvím paní místopředsedkyně. Obraťte se na nás, my to jistě rádi posoudíme, pokud se vás to tak dotklo.